Neučí.

Co vy tady dneska chcete jako bývalý ministr financí říkat?

Zaplatíte to?

Co se učí děti ve školce?

Díky zodpovědnému přebytkovému hospodaření měst, obcí a krajů v České republice. A čím to asi bude?

To je to reálné, co jste nechali této zemi po vaší vládě.

Ale řekněte těm lidem, že vy jste na letošní rok navrhli rozpočet schodku ve výši 370 miliard korun. A nikdo normální nechce dlouhodobě žít na dluh. Takže prosím pěkně, nevykládejte tady tyto opravdu nesmysly! Vy tady říkáte nárůst inflace mezi prosincem a lednem.

Četl jste to? Tak i tady v těchto věcech si, prosím vás pěkně, dávejte opravdu pozor na to, co říkáte, když máte tendenci mluvit tady ke mně a k panu ministrovi průmyslu a obchodu a říkat, že my neznáme a nevíme. Podívejte se na staťák, inflace 9,9, za jaké období to je.

Na to jste vůbec neodpověděl.

Pak to budu brát jako racionální příspěvek politika, který zná ten stav věci, ví, jak to na úřadech práce funguje a fungovalo i za jeho období, kdy byl premiérem, a že to společně posuneme kupředu. Děkuji za pozornost. Dobré poledne, paní poslankyně, páni poslanci, já načtu omluvy, které dorazily.

Jenom pro přihlášené s faktickou poznámkou, my nejsme v rozpravě, faktické poznámky se nemohou uplatňovat, takže vás všechny odmazávám a prosím, abyste se k nim ani nehlásili.

Chtěl jsem zareagovat na to, co tady říkal a co tady zaznělo včera v noci.

Jasně jsme řekli, že hlasování bude v normální denní dobu, tak aby mohlo proběhnout důstojným způsobem.

Víte dobře, že já se snažím tady tu situaci nehrotit, ale dneska mi to přišlo opět za čarou. Takže prosím, nechme si ty řeči o tom, kdo tady měl nebo neměl poslance. Vládní koalice jich tady měla řádově více než opozice v tu chvíli. A jasně jsme řekli předem, že to hlasování proběhne v důstojnou denní dobu, a ne podle toho, jak nás tady budete v noci trápit a zdržovat. Děkuji za pozornost.